druhé čtení Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

V souladu s vládou schváleným postupem předložila Česká republika ve dvou vlnách návrh na ukončení platnosti dvoustranných investičních dohod uzavřených mezi členskými státy Evropské unie. První vlna ukončovacích nót byla rozeslána v první polovině roku 2009, druhá v první polovině roku 2016.

Takto vyměněné nóty spolu tvoří dohodu o změně a ukončení platnosti, která je nyní předkládána Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací.

Dohoda o ukončení je v souladu s ústavním pořádkem, ostatními součástmi právního řádu České republiky, se závazky vyplývajícími z členství České republiky v Evropské unii, se závazky převzatými v rámci jiných platných smluv a s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva. Děkuji. Také tímto návrhem se zabývaly dva výbory. Zahraniční výbor, máme jeho usnesení jako sněmovní tisk 233/1, a rozpočtový výbor, usnesení sněmovní tisk 233/2. Nejprve prosím, aby se ujal slova zpravodaj zahraničního výboru pan poslanec Daniel Pawlas. Prosím, máte slovo.

Doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout toto usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 25. října 1994 v Rize, a o ukončení její platnosti, která byla sjednána formou výměny nót; II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky; III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru. Děkuji, pane zpravodaji. Také v tomto případě je zpravodajkou rozpočtového výboru paní poslankyně Ivana Nevludová. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo. Děkuji. Po úvodním slově náměstka ministryně financí pana Landy, zpravodajské zprávě poslankyně Nevludové a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

Děkuji, paní zpravodajko. Otevírám rozpravu. Do rozpravy není nikdo přihlášen, nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není. Opět zde máme stejnou situaci, jsou zde navržena obsahově stejná usnesení, ale v jiné formální podobě.